Myslím si, že těch studií v České republice v posledních týdnech bylo opravdu hodně.

Ale tento návrh potřebu v České republice nepodpoří, protože pomáhá nejvíce bohatým. V průměru o 44 tisíc ročně. Jenom tento návrh. To jsou obrovské částky. Strašný nepoměr.

Proto jsme se snažili každý rok nad rámec zákonné valorizace navyšovat důchody. Ale teď už na to nebude, protože se udělá taková obrovská díra do rozpočtu.

Asi nemusím zmiňovat, že o peníze nepřijde jenom stát a veřejné služby, ale také obce a kraje. Nebude na investice. Povede to k dalšímu propadu ekonomiky. Nebudou peníze. V době, kdy nám zase hrozí nárůst nezaměstnanosti, nebudou peníze na podporu pracovních míst.

Budeme pokračovat v jednání.

Děkuji. Dvě faktické poznámky.

Pan poslanec Výborný svou poznámku stáhl, takže se vrátíme k přednostním právům.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, já jsem měl takovou představu vždycky, když stát se snaží hospodařit, tak buď jde tou cestou, že snižuje daně a snižuje výdaje, nebo jde cestou, že zvyšuje daně a poskytuje za to nějaké lepší služby. A vláda Andreje Babiše se tváří, jako že vynalezla perpetuum mobile na peníze, že je možné ty daně snižovat a současně dávat víc peněz na té výdajové stránce a že nějakým zázrakem, protože pan Babiš je génius, jakého svět neviděl, najednou v České republice, v jediné zemi na světě, se to potká a tady to konečně vyjde. Tady konečně budeme ta země, která dokáže současně snížit daně, současně zvýšit výdaje a současně ten rozpočet bude fungovat. Ne, prostě ten rozpočet fungovat nebude. Já si pamatuji, jak jsme tady projednávali různé daňové balíčky ještě v dobách, kdy jsme se hádali u rozpočtu o jednotky miliard nebo stamiliony, bylo tady 40 miliard schodku a řešilo se to jako velká věc.

A to jsme se bavili o 20 miliardách korun. Teď se bavíme o 90 miliardách korun, skoro pětkrát větší částka a najednou: žádná kompenzace není potřeba. Dostali jsme jako rozpočtový výbor plán té konsolidace veřejných výdajů, který počítá s tím, že po dvou letech nějakým zázrakem se všechno zlepší a ty výdaje se stabilizují samy od sebe i bez toho, aby to v tom zákoně bylo napsané.

A samozřejmě asi nikdo nepůjde do voleb s tím, že razantně zvýší zdanění práce. Dostáváme se do velmi špatné situace ohledně státního rozpočtu, a úplně zbytečně. Tady prostě Ministerstvo financí roky tvrdilo, že není možné valorizovat slevu na poplatníka, kterou by se přitom slušelo valorizovat o inflaci nebo podle růstu průměrných mezd, aby její cena neztrácela na hodnotě nebo její váha neklesala. Kvůli tomu nám tady roste to průměrné zdanění průměrné mzdy dlouhodobě. A po třech letech toho, kdy na to jako že nebyly peníze, teď přijde vláda s návrhem, který má rozpočtové dopady násobně větší, žádné kompenzace nehledá, žádné úspory nehledá a tváří se, všechno bude sluníčkové.

Podle mě by se vláda měla rozhodnout, jestli chce zvyšovat výdaje a k tomu mít adekvátní příjmy, nebo ty výdaje snižovat a pak snižovat daně.

Z toho důvodu návrh Andreje Babiše nepodpoříme.